Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představila ve stručnosti návrh zákona, kterým se mění zákon o oceňování majetku, který byl připraven v souladu s plánem legislativních prací vlády.

Je využitelný pro široký okruh subjektů a pro různé účely oceňování. Je doplněn o návrh dotčených ustanovení v dalších souvisejících zákonech. Děkuji vám za pozornost. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 501/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Vrána, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Návrh byl přijat. Dávám slovo zpravodaji. Děkuji. Já budu stručný, protože hodně obsahových věcí tady řekla už paní ministryně. Organizační výbor téhož dne v podstatě doporučil zákon k projednání a navrhl rozpočtový výbor jako garanční.